S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče.

To je všechno pravda.

Protože například z politických důvodů nemohli studovat, nemohli mít takové zaměstnání, jaké by chtěli, nemohli mít takové příjmy, nemohli do systému tolik přispívat, a dneska mají malé důchody. To jsou lidé, kteří velkou část svého produktivního života prožili v socialismu a dneska díky tomu, že se nechtěli podvolit, mají malé důchody. A pak tady máme další skupinu lidí a často tato skupina lidí je v kombinaci s tou první, kterou jsem jmenoval, a často to jsou opět ženy, které pracovaly. Většinou do zemědělství. Ale ta evidence neexistuje. Ony pracovaly, nikdy nebyly zavřené ani stíhané pro příživnictví, ale ony nejsou schopny dokázat, že pracovaly, protože ta evidence neexistuje, anebo se nikdy ani nevedla. Prostě na jednoho pracovníka se v tehdejší době, v 60., dokonce i v 70. letech vedlo pět lidí. A oni dneska, i když pracovali, evidentně pracovali, podle našich dnešních parametrů nemají tzv. odpracovanou dobu a mají malé důchody. Jsou to lidé z mého okolí. Pokud máme ženu, která má 67 let, vychovala tři děti, celý život poctivě pracovala a díky tomuto šlendriánu 60. a 70. let má 7 500 korun, tak je něco špatně! Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Výborný, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová.